Předvolební sliby nesplnil a raději se rozhodl předložit marketingový fiktivní rozpočet a ignorovat oficiální dokumenty svého ministerstva, které ho jasně upozorňovaly, že k mimořádné valorizaci zcela jistě dojde a musí ji započítat do návrhu státního rozpočtu. Skončilo to bohužel tak, jak to skončit nemuselo.

Domácnosti žijící v blahobytu. Problém aktuálního náhradového poměru není v tom, že důchody jsou příliš vysoké, problémem je, že mzdy rostou příliš pomalu vzhledem k inflaci. Ostatně to je jeden z hlavních hospodářskopolitických znaků vlády Petra Fialy.

Tady bych tedy požádala členy kabinetu Petra Fialy, aby místo vytváření nových taktik snižování životní úrovně jednotlivých sociálních skupin začali vytvářet hospodářskou politiku, která by směřovala k růstu životní úrovně nejen důchodců, ale taktéž pracující části populace. Ostatně v případě zvyšování životní úrovně pracující části populace by i náhradový poměr mohl být na nižší úrovni a nemuselo by to znamenat automatické snížení životní úrovně penzistů. À propos vláda pětikoalice dokázala prosadit skokový nárůst výdajů na obranu na 2 % HDP, a to zcela bez ohledu na efektivnost vynaložených prostředků. Taktéž tato pětikoalice stanovila úroveň platů učitelů formou zákona, my jsme to ostatně také podpořili, i když jsme měli některé připomínky. Já se ptám, proč pětikoalice nezavedla v zákonné podobě také minimální úroveň náhradového poměru? Určitě je to téma k diskusi a my se jí nebráníme.

My tady dnes mluvíme o parametrických změnách, přičemž jejich design je navrhnut s jediným cílem, ale o to krystalicky jasnějším, a to ušetřit na současných a budoucích důchodcích. Jde totiž v podstatě o jedinou významnější výdajovou úsporu, kterou kabinet Petra Fialy za rok a půl představil. Jak jsem již zmínila, předložený návrh přichází s několika parametrickými úpravami. Dovolím si je postupně krátce okomentovat. Vláda Petra Fialy plánuje zrušit mechanismus mimořádné valorizace, který byl aplikován v případě výrazného nárůstu spotřebitelských cen.

Místo toho, aby se pětikoalice zaměřila na omezení pádivé inflace a směřovala ekonomiku ke zdravému růstu, kreativně hledá nové způsoby, jak snížit původní mechanismus mimořádné valorizace, který slouží čistě k dorovnání nákladů způsobených výrazným růstem cen. Tím se snaží vytvořit nástroj pro okradení většiny důchodců v případě, že se vládě nepodaří zvládnout tuto inflaci ani v nadcházejících měsících. Tímto krokem budou navíc důchodci postiženi, protože výše přídavku nepokryje nárůst cen, kterému důchodci čelí. Vysvětlím.

Dodnes nebylo podáno žádné vysvětlení, proč se toto děje. Proč jsou právě důchodci těmi, na kterých se stát rozhodl šetřit. Tato změna parametrů nemá vůbec žádný smysl.

Navíc upravovaná úprava prodlužuje interval mezi okamžikem valorizace a dnem, kdy důchodci skutečně obdrží přírůstek do svých peněženek. Nově bude reakce na inflaci probíhat až pět měsíců po splnění inflační podmínky, ale nejdříve v červenci daného roku. Jak mají financovat toto zdražování, je zřejmé pouze panu ministrovi Jurečkovi.

Mezitím je pravděpodobné, že část z nich bude muset navštívit Úřad práce pro přepočet svých dávek, které pobírají.